Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 4. schůze dne 1. prosince tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou následujícího dne.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, 1. prosince letošního roku ve věku 80 let nás opustil Petr Uhl, politik, novinář, celoživotní bojovník za lidská práva, bojovník proti nesvobodě, bojovník proti totalitě, chartista.

Děkuji, pane předsedo, a já samozřejmě tomuto návrhu ráda vyhovím.

Děkuji.

Ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti? V hlasování číslo 1 zahájené schůze bylo přihlášeno 179 poslankyň a poslanců, pro 172, proti žádný. Návrh byl přijat. A tudíž konstatuji, že jsme ověřovateli 4. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Zdeňka Kettnera a poslance Hayata Okamuru.

Dále se ještě omlouvá paní ministryně Jana Maláčová, a to taktéž z pracovních důvodů. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 4. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Grémium navrhuje zařadit do pořadu schůze nový bod, a to sněmovní dokument 139, tedy Návrh ročních odměn za činnost členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky, a to do bloku Zprávy, návrhy a další body. A nyní poprosím, paní poslankyně a páni poslanci, abyste se k návrhu pořadu vyjádřili i vy, a o slovo už máme několik přihlášených. Jako první je přihlášen pan předseda Tomio Okamura, který má celkem tři přihlášky, a všechny tři přišly jako první, takže vás poprosím, pane předsedo, abyste je postupně uvedl. Vážené dámy a pánové, navrhuji jako nový mimořádný bod v programu této schůze bod s názvem Zdražování, inflace a hrozba ekonomické krize v České republice. Proticovidové restrikce jak u nás, tak ve světě uspíšily a zvýšily ekonomické hrozby. Zástupci České národní banky spolu s dalšími odborníky odhadují růst inflace v lednu na 7 %.

Už dnes hlásí chovatelé prasat, že třetina z nich příští rok zkrachuje.

Už dnes roste počet lidí, kteří kvůli zdražování nejsou schopni splácet své závazky, a nejde o nějaké gamblery nebo alkoholiky, ale jde o lidi, kteří pracují, ale pracují bohužel za mzdy, které už před inflací sotva stačily na důstojný život. Když už jsme u toho života, cena bydlení, která už tak je neúměrně vysoká oproti okolnímu světu, dramaticky letos vzrostla. Tady nás čeká šílený plán Evropské unie zvaný Zelený úděl, takzvaný Green Deal, schválený vloni i vládou Andreje Babiše v Bruselu, a ekonomické peklo, které přinese jeho aplikace. Babišova vláda nejprve podporuje plán Evropské unie

Říkáme už delší dobu, že je potřeba vystoupit ze systému obchodování s emisními povolenkami. Evropská unie ničí peněženky našich občanů a našich firem a uvrhuje lidi do energetické chudoby. Nastupující garnitura nové vládní pětikoalice také nemá žádné řešení, co se týče vyřešení zdražování.

To jsme četli, to její vyjádření. Cena emisních povolenek se vyšplhala minulý týden na více než 90 euro za tunu, přičemž před rokem stála 34 euro, tedy zhruba třetinu. Polská vláda chystá v této věci předložit návrh na okamžité pozastavení systému Evropské unie pro obchodování s emisemi.